Mně už to přijde opravdu jako... Horolezci mají povolený...

Děkuji.

Takže pan poslanec Bartoň, prosím, s faktickou poznámkou. Dovolte mi zareagovat. Ohrožení ostatních. Již na začátku v úvodním slově jsem vyjmenovával další právní předpisy, které se týkají toho, že nesmím ohrožovat ostatní. Pokud někdo ohrožuje ostatní, tak je to i nadále zakázáno. A alkohol na to vůbec nemá vliv.

A v současné době ano, na vodě většina vodáků požívá alkohol a je to současný standard. Nechceme vůbec porušovat zákon, i když nás pak policie pustí pouze s domluvou, protože nejsme nebezpeční pro ostatní. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Já tomu naprosto rozumím.

Ten život se posunul. Děkuji.

Děkuju za slovo.

Druhá poznámka myslím si, že výhrada kolegy Foldyny je naprosto namístě a určitě se tomu ve druhém čtení budeme rádi věnovat. Děkuji. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Plzáka a připraví se pan poslanec Munzar. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl pana kolegu Michálka také někam pozvat.

Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Je to až do výše 100 tisíc korun, pane ministře.

Děkuju. Děkuji. Pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, když tady sleduji tu debatu, tak samozřejmě těch názorů je tady opravdu spousta. Mně připadá velmi pokrytecké, co se týká našeho státu, že vybírá na jedné straně obrovské spotřební daně z alkoholu a na druhé straně chce zamezit tomu, aby si někdo v letním parném dni mohl dát jedno pivo na osvěžení. Samozřejmě vždycky to je o té míře, kdo je jak zodpovědný, jestli si někdo dá jedno pivo, nebo deset.

Děkuju za pozornost. Děkuji. A opět tady naskočily čtyři faktické poznámky. Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Janu Černochovou a připraví se pan poslanec Vácha. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo.

Já bych se spíš chtěla zeptat navrhovatelů, jestli tady existuje nějaká studie, jestli máme nějakou statistiku, jestli skutečně to, co tady zaznívá, tak je a je to podloženo nějakými čísly.